Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice, poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, tema je paket Zakona o vodama, o čemu danas raspravljamo, evo čekao sam preko 10 sati da bi u pojedinačnoj raspravi, raspravljao, rekao u 10 minuta nešto o ovoj prevažnoj temi koja je danas na dnevnom redu. Kada sam čuo uvodno objašnjenja što je intencija ovog zakona iz usta ministra energetike i zaštite okoliša čovjek bi rekao da zaista postoje dobri razlozi i da se ovaj zakon čini dobrim. Međutim, ono što se naoko čini, ne zbog toga što je netko sa zaista dobrim namjerama napisao u ovome, ali to može biti podloga u slijedećoj fazi, etapi, da zaista ovo prevažno pitanje dovede sve nas i kao državu i kao narod u jednu vrlo tešku situaciju. Kažem, na početku što piše ovdje koji su ključni ciljevi prijedloga ovog zakona. Povećati ekonomičnost i s druge strane efikasnost upravljanja vodama i tko ne bi se onda složio i podržao ovaj zakon. Međutim, mi građani Hrvatske imamo vrlo neugodna i loša iskustva npr. sa bankarskim sustavom, nama su govorili pa vi imate previše banaka treba to okrupniti, znate bit će vam bolje, niže kamatne stope i to, a mi vidimo da je danas bankarski sustav jedan od ključnih mehanizama za iscrpljivanje poduzeća, poduzetnika, građana i čitavog naroda odnosno Hrvatske države. Vidimo to po broju ovršenih ljudi u blokadi i ljudi koji su napustili Hrvatsku da bi zarađivali diljem svijeta, da mogu otplatiti dugove. E sada mi u Stranci Promijenimo Hrvatsku znate nismo senzacionalisti, mi se ne bavimo spektaklima i ovdje određenim igrokazima, mi volimo govoriti argumentima i tako ću ja i ovaj put učiniti. Dobro se konstatira u uvodu u prijedlogu ovog zakona da ima 190 isporučitelja vode i naravno čovjek pomisli pa čekaj to je nemoguće 190 isporučitelja, ajmo napraviti reda da ne bude 190, da bude 20, ali ovdje je intencija da bude samo jedan znači onaj, da svi budu pod kapom jedne uprave u čitavoj zemlji. Razlozi su također razumni na prvi pogled, zašto zvuče razumno, pa znate ima manjih mjesta, ruralnih krajeva itd., oni ne mogu održavati vodovode koji su ionako u lošem stanju jer je rečeno ovdje da 50% vode u mreži vodovoda curi, nestaje, a to svi moramo kompenzirati odnosno plaćati. Ali gledajte što se u stvari iza toga krije, što se iza toga krije, pa ne bi to bio problem prihvatiti i podržati ovaj zakon kada bi ovo bila uređena država. Ovde više nije ništa sveto, zašto, jer ovaj zakon koji na prvu izgleda dobro, dobro je, dobro napisan izgleda. Njega će političke strukture koje su korumpirane gdje vlada politički klijentelizam one će jednostavno napraviti to da će u prvom koraku reći, čujte ovo je vidite dobar zakon, a u slijedećem koraku ići će se po mom mišljenju sigurno na pokušaj privatizacije voda i vodnog gospodarstva u RH. Rekao sam već da je Hrvatska prepuna političkog klijentelizma, korupcije, uhljeba. Što će biti posljedica kada bi se ostvario ovaj koncept da se racionalizira i centralizira opskrba vode sa jednog mjesta, da se upravlja znači vodnim gospodarstvom. Pa to znači jednostavno da će se značajan broj ljudi otpustiti, izgubit će posao. Ja kao ekonomist razumijem jedino tu posljedicu. S druge strane, odakle novac ovoj državi bez obzira da li postoji 190 opskrbljivača ili se upravlja s jednog mjesta da obnovi vodovodne mreže i da više ne curi 50% vode i ne odlazi u zemlju. Ali mi iz Stranke Promijenimo Hrvatsku imamo konkretne prijedloge, dakle mi, mi na ovaj način, ne zbog samog napisanog zakona, već zbog toga što će on biti upotrijebljen na drugačiji način nećemo ga podržati. Zašto? Pa zato što sam rekao da ove političke strukture koje su vladale Hrvatske i još uvijek vladaju, pa one će zloupotrijebit ovaj zakon kao što su banke privatizirali prodali strancima jer su nam rekli imate previše banaka, sad nam govore da ima previše opskrbljivača vodom i da to treba pripremiti, u stvari riješiti odnosno pripremit za centralizaciju, a sutra i privatizaciju. Pa vidjeli ste koliko je primjedbi danas ovdje doduše onako što bi rekao ne tako vrlo jasno izrekli su i sami HDZ-ovci, pa vidjeli ste koliko je primjedbi izrekao g. Batinić iz HNS-a, ali to mu ne smeta da na kraju kaže da će podržati jer u ovoj trgovačkoj koaliciji naprosto tako se radi. Ali evo konkretnih prijedloga, proučavao sam, pripremao se za ovu raspravu i kakva je situacija u EU glede upravljanja vodnim resursima, prije svega, pitkom vodom, vidite? Tamo ima 8 u stvari u strukturi, koliko sam pobrojao, u strukturi formiranja cijene kubika vode u RH ima 8 raznih naknada + PDV, vidite. E vidite, kada Stranka promijenimo Hrvatsku, ako Bog da, na slijedećim izborima, voljom građana, bude u situaciji da sudjeluje u obnašanju časnih zadataka upravljanja zemljom pojedinim resorima, mi ćemo ukinuti PDV na vodu, ukinut ćemo ponavljam, Stranka promijenimo Hrvatsku jedan od prvih poteza u budućoj Vladi biti će ukidanje PDV-a na vodu. E sada, vi znate da mi nismo senzacionalisti, hoćete argumente? Izvolite argumente. Britanija, Velika Britanija ima 0% PDV-a na vodu, a RH između 3 najbogatije zemlje pitkom vodom u EU i pazite, mi obračunavamo PDV na vodu. 14 zemalja EU ima niži PDV na vodu, nego što ima RH, zamislite 14 zemalja od 28 ima niži PDV na vodu nego što mi imamo. Dakle, ovdje je potpuno jasno da se PDV zbog opće situacije u zemlji, zbog toga što je voda opće dobro, što je to resurs bez kojega se ne može živjeti, da jednostavno ćemo ukinuti PDV na vodu. Čuli smo ovdje različita obrazlaganja o tome kako se pojedini vodovodi ne mogu održavati po Lici, po ruralnim krajevima itd. itd. i vidimo da je šarolikost u cijenama vode u čitavoj RH. Ma može bit, kako ne može bit, pa zašto PDV je isti za čovjeka koji živi u Lici, u Baranji, u Slavoniji, koji su devastirani i nama ovdje u Zagrebu, svi imamo 25% PDV-a, pa prema tome neka košta kubik vode svuda isto. A odakle će se kompenzirati ovo što netko ne može tamo u ruralnim krajevima izgraditi i upravljat, odakle? Iz poreza na imovinu banaka gospodo, tu su milijarde, pa mi sve možemo riješit. Znate, ja nisam došao u HS ovdje prodavati priče i maglu, iza svega što kažem kao ozbiljan čovjek ispred Stranke promijenimo Hrvatsku, mi nudimo rješenja. Dakle, ukinuti PDV, ja vam predlažem do drugog čitanja ukinite PDV, nema veze što sam ja to predložio, ja ću rado pozdraviti prvi ovdje gromoglasnim pljeskom ako vi ukinite PDV, pa dajte našem napaćenom narodu da ne plaća, više ne znamo gdje nas zakida država, da ljudi mogu piti vodu jer prosječna potrošnja vode u jednom Zagrebu je oko 6m3 mjesečno po jednom članu obitelji. To govorim jer naprosto moramo nešto napraviti po tom pitanju jer ovo je zaista postalo neizdrživo. U tom smislu vas pozivam da se ukine PDV, naveo sam vam Britaniju, ona ima 0%, naveo sam 14 zemalja, provjerite koji imaju niži PDV, pa dajte se dignite iznad svega toga, učinimo nešto dobro za naše građane.

Pozdravljam predstavnike Ministarstva zaštite okoliša g. Šiljega sa suradnicima, s obzirom na područje iz kojeg dolazim, koje obuhvaća Vodovod Makarska, Brela, znači, Baška Voda, Makarska, Tučepi, Podgora, dio Drvenika odnosno naselje Živogošće, svakako izražavamo zabrinutost za ovo proširenje i to nije zato što nismo solidarni, nego se ovdje jasno postavljaju pitanja u okruženju šta se događa? Znači, konkretno kod područja Imotske krajine gdje ima 9 općina, znači, 100 litara vode se iscrpi, klorira, dostavi i 8 litara se naplati i tako već 20-tak godina. Znači, kolega Lovrinović je spomenuo da 50% se krade, da su neki gubici, ne ovdje je 92. Imamo situaciju u gradu Vrgorcu 80% se, znači, ima gubitaka, 100 litara vode se iscrpi, klorira, dovede, cijevima vuče i naplati se 20 litara vode. I naravno, s obzirom da se tako malo naplaćuje, onda naravno da cijena ove vode koja bi sad ovom solidarnošću trebala bit manja, ne može bit manja jer se krade jer se ne naplaćuje i onda slušamo razne izjave, nemojte slučajno mislit da ja imam nešto protiv Imotske krajine, tu vučem porijeklo za obranu Imotske tvrđave evo, upravo moje obitelji imam i zasluge i nagrade baka, suprugova imovina i obitelj je iz Vrgorca i svakako cijenim to područje, ali na način na koji se u ovom zakonu predviđa i daljnje upravljanje, a da ne znamo s kime će nas spojit i na koji način, dolazi do mogućnosti političke trgovine i ucjenjivanja. Evo, maloprije je ovdje bio kolega Babić, znači, mi imamo općinu Vrgorac odnosno grad Vrgorac koji je najveći od tih gradova na tom području, on prema dvostrukom odlučivanju u čl. 23, 24. ima samo jedan glas, kao i najmanja općina u Imotskoj krajini, a isto tako na našem području 6 jedinica lokalne samouprave živi 15 tisuća stanovnika koji financiraju isporuku vode za 100 tisuća ljudi tijekom 90-100 dana, čije vršno opterećenje raste i raste iz godine u godinu. Na kojemu se sad toliko gradi da treba rekonstruirati cijeli regionalni cjevovod. A taj turizam financira odnosno puni naš proračun 20%, odnosno sudjeluju u BDP-u 20% I kako je moguće da onda to područje koje već i ovako je opterećeno, znači 15 tisuća stanovnika financira opskrbljivanje znači vode za 100 tisuća ljudi, stotinjak dana, da isto područje financira danas, sutra i kriminal koji se dešava 20 godina. I na području Vrgorca i na području Imotske krajine. Za solidarnost jesmo, ali za ovakav način odlučivanja gdje oni koji bi trebali odlučiti su predstavnici pojedinih općina su dokazali da nisu sposobni i da ne mogu upravljati u tom smislu. Za ovakav način nismo. Jesmo i za naknade, za razvojne naknade, ali isto tako smo i da nam se ostavi mogućnost, da kao jedinice lokalne samouprave, kao što smo i sada radili, da na svom području jedinica lokalnih samouprava možemo uvesti naknadu za određene razvojne infrastrukturne projekte. Jer smo na takav način izgradili većinu našeg sustava i to je nešto svakako što bi trebalo ostati, znači zakon, čl. 7 vidim da je ova rasprava prošla bez velike buke jer se naivno gleda da je jedini kriterij količina isporučene vode. I smatra se da će svi ostat samostalni koji imaju 2 milijuna kubika isporučene vode. Mi imamo 4. 3 do 6 do 4 milijuna kubika isporučene vode. I vjerojatno nećemo ostati samostalni jer ovaj zakon kaže može, ali ne jamči da ćemo ostat samostalni jer oko nas područje nema takve isporuke vode. I žao mi je što, evo i kolega tu iz oporbe kaže da apsolutno podržava zakon, time dokazuje da on i njegovi vodovod nemaju dovoljno kapaciteta da pročitaju čl. 23 i 24. po kojem on sutra je totalno nebitan. I on osnovnim pitanjima koji se tiču plana razvoja, svih ulaganja, financijskog plana, apsolutno ništa ne odlučuju. Znači, mi znamo da 90-ih su pojedine općine ostale u granicama svojim kao ranije, a neke su se podijelile. Tako imamo područje ogromno čija naselja su veća od pojedinih općina, ali one ne odlučuju ništa. A imamo isto tako područje koje itekako puni proračun, koji itekako svake godine daje 12,5 milijuna kuna koje ide u središnju kasu za razvoj naknade, koji se vrati nekih milijun kuna, apsolutno se očekuje da će i dalje podržavati ovakav stav. Tako da smatram da to nikako nije dobro. Da treba gledati Zakon o trgovačkim društvima i lex specialisom ne derogirati, ovi osnovni zakon i definitivno ne trebamo stvarati novi Uljanik, ulagati sredstva i davati sredstva onih koji su održivi, da se upravlja na način koji nije dobar i koji ne dovodi do razvoja jer svakako solidarne naknade, zajednička ulaganja, pa ja bih bila najsretnija da mi svojim novcem i solidarnošću možemo pomoći i ruralnom području i svemu, ali bi ćete doći do situacije da kolega Babić i predstavnici naše općine, on je iz Lovreća, još jedna je potrebna za većinu u, znači imamo većinu u kapitalu, znači ... [[Govornik se ne razumije.]] kapitalu.

Vranješ. Dali ste sad jednu tu zanimljivu argumentaciju koju ja ne vidim na prvu kako bi se moglo riješiti s obzirom da ipak treba uzimati u obzir da postoje određeno područje, određene općine, potrošači, upravitelji koji zajedno sudjeluju u određenim postupcima. Znači, mora se gledati kroz skupštinu i ovih koji daju usluge, mora se riješiti upravljačka prava, zbilja ne znam na koji način bi vi onda ponudili rješenje koje bi, pa ne može imati svaka općina svoju tvrtku, razumijete? Tako da, vi bi da bude svaka općina svoju tvrtku da ima. Kolega Maras, nakon 10 sati rasprave i samog čitanja ovog zakona, jasno je da prvo naše komunalno poduzeće odnosno isporučitelj vodnih usluga ne funkcionira samo već za 6 jedinica lokalne samouprave i nema ništa protiv solidarizacije i zajedničkog upravljanja na širem prostoru, ali način upravljanja mora biti vrlo jasan, kao što je za trgovačka društva i treba se razdvojiti naknada za razvoj tih područja ruralnih. Isto tako, ne onima koji su loše upravljali, konkretno predstavnicima takvih općina koji, nije stvar, u stvari nije stvar u lošeg upravljanja, nego znači 20 godina se ne makneš da počneš naplaćivati tu vodu i gledaš ispod očiju da se ona ne naplaćuje i da se krade. To nije normalno. Komunalno poduzeće na kojem mi stojimo sa 48 je došlo na 38% gubitaka, znači napravilo je pomak, onima koji su radili da se ne krade, da se ima manje gubitaka, treba dati i veća prava u upravljanju jer se pokazali da si sposobni i da bolje vode svoja Hvala lijepo. Kolegice, složio bih se s vama da gubitci koje ste rekli iznose čak 70, 80%, 90 čak da cure novci kroz prste i da je to nekontrolirano, da se nije ulagalo u infrastrukturu i da je to zastarjelo i da je to jedan od većih problema, poglavito u brdsko-planinskim područjima, zbog čega je puno skuplja struja i ... [[Govornik se ne razumije.]] područja.

Međutim, inače brdsko-planinskim područjima je najveći problem što je skupa struja prekupne stanice, a imamo solare i to bi možda trebalo i tu rješavat uz ovo što ste vi rekli i najveći je problem šta ne treba na vodu PDV [[Upadica: Zahvaljujem.]] to sam rekao.

A što se tiče solara što vi spominjete mislim da nikako se ne trebamo jednom izvoru energije, to stalo spominjete, a vi kažete ne znam nestat će prestat će se koristiti drva za ogrjev, ma nije baš tako, nije baš tako i neće svaka kuća u ruralnoj sredini stavit solare, nitko neće koristit drva, šta će džezvu stavljati na solar kako se kaže, na to se svi nasmiju kad raspravljate i doista ne možemo se usmjerit na jedan izvor energije ako želimo bit energetski neovisni i ne možete u svakoj raspravi vraćat na te solare jer stvarno ja i vi smo se par puta ovaj i raspravljali na tu temu, ali pročitajte zakon jedan put kad dođete na raspravu i raspravljajte o njemu od početka do kraja. Evo danas ste raspravljali na način odnosno vaši predstavnici da se vidi da uopće nisu pročitali zakon i da apsolutno rasprava može proći svašta jer se teme nitko ne dotiče itd. Zahvaljujem kolegici Vranješ, ja bi vas molio kolegice da ne, u svojoj raspravi ne omalovažavate kolege.

Prije svega rekli ste da ja nisam pročitao članak, zakon, to je prvo. Drugo niste vi popili pamet cijeloga svijeta i ja sam rekao da je skupe prepumpne stanice i da električna energija je vrlo skupa i da se voda što se pumpaje preskupa, a da je ugraditi mikrosolare što će sad biti ugrađeno u određene pumpe da bi bilo riješeno. A vi vrijeđate da nitko nije pročita zakon osim vas. Kolega Bulj [[Upadica: Ima nekulturno ponašanje predsjedniče.]] ja bih vas lijepo molio da ne činite drugom ono što ne želite da vama netko čini. Dakle, lijepo sam upozorio kolegicu Vranješ da ne omalovažava saborske zastupnike misleći na vas, a vi isto to činite njoj, a još je žena. Dakle, vi ste ipak đentlmen iz Dalmatinske zagore i mislim da to nije primjereno jednom gospodinu iz Sinja i zato molim vas Članak 238. ne govori o neistinama, dakle ne govori o nikakvim neistinama i molim vas nemojte zloupotrebljavat institut povrede Poslovnika. Imamo povredu Poslovnika, kolegica Vranješ izvolite. Ja sam prvo iznijela svoju procjenu, a kolega je u članku izrekao jasno svoje uvrede. Kolegice molim vas da se ubuduće pozovete na članak Poslovnika koji je povrijeđen, niste se pozvali. Imamo još jednu povredu Poslovnika, kolega Bulj, izvolite. Vi uvaženi, na kolegicu se neću uzvraćati, vi vrijeđate članak, vi ste povrijedili Članak 238. jer vi meni govorite o bontonu na Članak 238. vi bi sebi tribali dodijeliti opomenu jel niti jednom rečenicom nisam uvrijedio kolegicu kao šta je bilo, cijelo vrijeme što ovdje vrijeđaju, ne samo vi, vi ste samo to od premijera primili jer to je sad brend i trend vriđati mene i to vam je đir, a to vam i odgovara. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, malo se rasprava zahuktala pomalo možda i nepotrebno, jer sigurno da gospodin Bulj da nije đentlmen ne bi bio član alkarskog društva u Sinju, tako da i momak u više navrata, tako da tamo ne primaju ljude koji nisu đentlmeni i to se samo po tome podrazumijeva. Tako da kada govorimo o ovome zakonu, malo sam razmišljao i kada vidim šta sve u Hrvatskoj građani plaćaju u cijeni kubika vode i kako je to u biti netransparentno uređeno, da ljudi uopće ne znaju od sredine do sredine vide različitu cijenu ali niko se ne zadubi šta je sve u kubiku, koliko voda košta, koliko košta odvodnja, koliko košta pročistač itd., itd. U biti vidimo ono šta je sigurno činjenica u RH, a to je da naši sugrađani plaćaju previsoku cijenu vode i da bi se mi možda trebali ugledati, zagledati na neki način na primjer nekih zemalja odnosno jedne zemlje doduše sada još jedine u EU Irske koja je svojim građanima omogućila kao osnovno ljudsko pravo, pravo na besplatnu vodu i tamo je čitav niz godina, ja se toga sjećam, bio veliki pritisak da se to pravo omogući i na kraju su građani Irske se uspjeli za to izboriti. Mi smo daleko nažalost od Irske, nažalost jako puno naših sugrađana odlazi u Irsku i govore nam o društvu koje se puno bolje razvija, koje je otvorenije, koje je na neki način uređenije nego Hrvatsko i to gledamo na neki način pomalo i ja osobno bi volio da tako bude i u Hrvatskoj, ali ne možete kada niste u mogućnosti stvari upravljati odnosno slagati kako mislite da bi trebalo biti, a prioriteti Vlade gospodina Plenkovića su neki sasvim drugi, ali ono šta hoću reći da u Hrvatskoj imamo situacija gdje evo primjerice u Gradu Zagrebu svi moji sugrađani nemaju niti spojen vodovod. Nevjerojatno je da u Gradu Zagrebu, a ne samo u Gradu Zagrebu nego u dobrom dijelu Hrvatske 10-tci tisuća i 100-tine tisuća naših sugrađana nemaju čak ni spojen vodovod odnosno vodu i ne znam o čemu mi tu uopće pričamo ako to nismo uspjeli osigurati kao grad ili kao država svojim sugrađanima. Ali zato smo uspjeli osigurati određenim privatnim interesima ogromne naknade za pročišćenje vode koje se plaćaju godinama i godinama i stotine milijuna EUR-a novaca naših sugrađana je otišlo tko zna kuda i tko zna na kakav netransparentan način. Ono što ja mislim da bi trebalo napraviti i da hrvatski građani, ne samo da plaćaju vodu koju troše, nego plaćaju i vodu koja curi, a curi jako puno vode. Znam da je Grad Zagreb prije više od 10-tak godina čak izdao obveznice ne bi li obnovio vodovodnu mrežu, naravno, taj novac, kao i većina slučajeva u Gradu Zagrebu se potrošio na sasvim nešto šesto, a ne na ono šta je trebalo jer je ideja obveznice bila da se uštedama u vodovodnom sustavu vraća prinosi na kraju krajeva isplati obveznice, ali gradonačelnik Bandić taj novac je potrošio po meni na ne onu svrhu za koju je trebao biti utrošen i da plaćamo previše vode koja se gubi, koja se troši i koja na kraju krajeva ne bi trebala biti utrošena i tu se trebaju gledati određene primjere koje imamo u nekim našim gradovima koji su uložili u mrežu, dosta često su bili uključeni i Europski fondovi u to, primjerice u Istri ili u Sisku, tako da vidimo da možemo koristiti sredstva EU kako bi poboljšali vodoopskrbnu mrežu, kako bi smanjili troškove građanima u gubitke u vodu. E sad kad bi bili još dovoljno nacionalno osviješteni odnosno radili u interesu naših poduzetnika, pa onda gledali kako da oni koji proizvode cijevi u RH, koji su konkurentni i koji mogu svoj proizvod plasirati u takve projekte, da im se to omogući, a ne da se onemogućuje odnosno da se forsira, kao što se to forsiralo u RH godinama, nažalost, to se i dan danas radi, uvozni lobiji koji uvoze cijevi, koji uvoze sirovinu i na taj način ostvaruju profite koji onda odlaze djelomično van RH, a odlaze i djelomično u one za koje, ja bi rekao, gdje ne bi trebali odlaziti odnosno opterećuju troškovno puno više naše sugrađane nego šta bi to trebalo. Još jedna stvar koju treba posebno istaknuti je problem vodovodne opskrbe u Dalmaciji, nešto je kolegica o tome pričala, al ja mislim da je sramota da mi imamo vodovode stare tisuće godina koje su još u funkciji u gradu Splitu i kada padne kiša, ljudi obično primjećuju da je voda mutna i da imaju problema sa kvalitetom vode. Znači, mi pričamo o turizmu, pričamo o stotinama tisuća ili milijunima ljudi koji dolaze u RH, a nemamo riješenu osnovnu infrastrukturu, ne samo za njih, nego i za naše sugrađane. Znači, Dalmacija je tu, nažalost, u katastrofalnom stanju, ja osobno to znam i iz vlastitog iskustva jer to gledam u okviru svoje obitelji. Znači, nemali dio godine se cisternama isporučuje voda za piće je nije kvalitetna da bi se mogla piti, tako da ne znam o čemu uopće mi govorimo ovdje? Znači, govorimo o Zakonu o vodnim uslugama, a nismo osigurali našim sugrađanima u jednom velikom dijelu RH da imaju kvalitetnu uslugu i kvalitetnu vodu, nismo osigurali da imaju cijenu, ako nije moguće da bude besplatno, onda da bude što niža cijena jer dosta često se plaćaju naknade, evo primjerice za odvod, za ove odvode koji su famozni, oni uvijek začepljeni kada dođu poplave, nikada nisu održavani na ispravan način, a ljudi plaćaju godinama, godinama naknadu za te stvari i nismo osigurali ljudima kvalitetnu infrastrukturu da bi mogli imali kvalitetnu isporuku cijelu godinu. Znači, nismo se daleko odmakli, pričamo o nekim temeljnim postavkama, a ono što bi trebali napraviti, godinama ne radimo i ja ovdje pozivam evo ministarstvo da konačno počnu rješavati probleme u Dalmaciji, da nemamo situacije kao što sam maloprije rekao da čim padne neka ozbiljnija kiša par mjeseci imamo situacije u Dalmaciji da voda nije kvalitetna za piće i da ljudi nemaju riješene osnovne preduvjete, kada govorimo o turizmu puno manje me briga sada što se tiče samih turista, nego što se tiče naših ljudi koji zaslužuju da im se te stvari riješe. Poštovani kolega Josip Đakić nije nazočan. Poštovani kolega Miro Bulj, izvolite.

Isto tako kao i kolegica koja također kad me bude hvalila iz njenog kluba kad me budu hvalili, onda ću se ostaviti politike, tako da nemam s tim nikakav problem. Ušao sam u ovaj zakon, ovaj zakon je vrlo bitan, Zakon o vodama je vrlo bitan, ova sva 3 zakona koja su objedinjena, ja bi samo rekao da je cilj i interes da prije svega mi zaštitimo vode jer je činjenica da splitski bazen u više navrata godišnje dođe do toga da nema ispravnu vodu u vodoopskrbi zbog toga što je zamućeno Jadro, s tim da mi ne čuvamo poglavito krški dio, znači, Dalmatinske zagore gdje jednostavno imamo ponornice rijeke koje su spojene i sa Zrmanjom i sa Krkom i sa Cetinom, sa svim rijekama i pritocima koje su čiste i bistre i vi u ministarstvu gospodine Šiljeg gurate i dalje Centar za gospodarenjem otpadom Lečevica gdje smo, znamo da je to krško područje, da je povezano znači ponornicama, i Cetina, i svi izvori koji su znači ... [[Govornik se ne razumije.]] vodu, a da je Jadro zamućeno u nekol'ko navrata već bilo i da po čak tjedan i više nisu imali vodoopskrbu, cijelo područje Splita šta je više od 300 tisuća ljudi, u biti kupovalo ovaj flaširanu, ovaj, u bocama je kupovalo vodu. To je prvi problem.

Šta se tiče uslužnih područja kako će biti određena, osnovni uvjet je da nema PDV-a, to sam rekao, kolega Lovrinović je poslije i ponovio, ja sam to rekao u uvodnom izlaganju, to sam rekao u replici ministru, da PDV na vodu je ono šta tribamo skinuti. Mi imamo područja u Hrvatskoj, evo Donja Lomnica, vi radite asfaltnu bazu, Ministarstvo okoliša umisto da štiti izvor koji napaja Turopolje, tamo onaj dio, Novi Zagreb, vi to radite asfaltnu bazu, a dvista metara je daleko bazen odakle se napaja cilo područje Novoga Zagreba i Turopolja, i naravno da tu jednostavno moramo stati tome na kraj, bez obzira šta tamo ljudi prosvjeduju, jednostavno je nemoguće.

Jednostavno mi ne štitimo te resurse, to je bitna stvar, za naše poduzetnike i kućanstva mora biti voda jeftinija, i ono malo prije što sam rekao kolegici ovdje da je u brdsko-planinskim područjima puno skuplja proizvodnja vode zbog toga što moramo imati prepumpne stanice koje iznad tisuću metara imaju, moraju pumpati vodu da bi došla do određenih sela, do malih broja kućanstava koja imaju vodu, koji imaju sriću da imaju vodu jer u nas, znači to je skupo, i zato sam reka da mikrosolari bi riješili kod tih bazena dio tih prepumpnih stanica koje moraju pumpati i trošit se ogromna energija. Znači mi moramo sve napraviti, ne samo ovo isporučitelji ... [[Govornik se ne razumije.]] ja virujem da smo mi svi ... [[Govornik se ne razumije.]] jeftinija voda, ali je moramo znači dovesti da, da taj potencijal naš koji koristimo i naravno da će se na to kolegica naljutiti, naljutiti, ali dobro, ona bolje poznaje, žao mi je šta je otišla, volio bi da je tu, pa je evo neću spominjati, ali bit će vremena tu da popričamo o brojnim drugim stvarima. Šta se tiče znači isporučitelja usluga, trgovačkih društava, člankom 23. i 24. je određeno kako je određeno i smatram da taj resurs naše vode koji imamo, prije svega moramo sačuvati. Reći ću vam jedan primjer, ja sam ga ponovio u nekoliko navrata, na Radošću kod Sinja, ne na Radošću Kaštelanskom, čovjek je napravio mini siranu za kozji sir, nije mogao dobiti uporabnu dozvolu da otvori tu mini siranu, imao je sve, znači, zatvorenu financijsku konstrukciju, zbog čega?, da će ta sirutka ugroziti Jadro, a imamo Lečevicu, ponavljam Centar za gospodarenjem otpadom Lečevica je u srcu Dalmatinske Zagore, u srcu, a to je, mislim, bazen pitke vode je tu, mislim o čemu pričamo mi, tu je povezano, ja bi, vi kao Ministarstvo okoliša morate štititi tu vodu, a ne da mi moramo u biti štitit vodu, štititi okoliš od Ministarstva okoliša. I tako imamo u Zadru isto ovaj slučaj kod, to jest u Obrovcu, slučaj di također doli građani prosvjeduju zbog toga šta se isto radi tvornica za preradu opasnoga otpada uz rijeku Zrmanju, u prirodno očuvanom području gdje su također vode bogate. Osobno smatram da je dobro šta ovi ide u dva čitanja i da će u ove sve koje smo rekli zamjer, ali smatram da je najbitnije što jeftinija voda, zaštititi tu vodu, očuvati tu vodu, taj resurs, jer opet ponavljam jedan od najvećih problema splitskog bazena će biti u budućnosti rješavanje problema pitke vode. Tako će biti i u Zagrebu. To nije daleka budućnost, to je sad vidljivo. Zbog čega se to događa? Zbog toga očuvajmo vodu, očuvajmo naše rijeke, pritoke, to je ja mislim najbitnije za budućnost. Poglavito na ovim područjima koji su bogati vodom, a mi se ponašamo prema vodi kao da je, mislim. Činjenica ako usporedimo u trgovini je litra nafte u visini, litra benzina ili nafte, je u visini litre vode. Ne znam.

Zbog čega mi to ne naplaćujemo više to je sad pitanje svih pitanja. Tu vodu moramo za razvoj koristiti, uostalom zašto ta voda ne bi bila, zašto nemamo recimo navodnjavanje Sinjskog polja, evo postavljam pitanje, da je svake godine suša u Sinjskom polju, a kroz Sinjskog polja prolazi rijeka Cetina, ja ne vidim tu objašnjenja, a to je sada u 21. stoljeću.

To je naše, to je naroda vlasništvo i bilo kakvo onečišćenje što se tiče poglavito na bogatim područjima kao što je Dalmatinska zagora koja bi trebala biti posebni zakon cijelog krškog područja, trebao bi biti poseban zakon. Mi trebamo donijeti poseban zakon. I još jednom. Ukinite PDV-e. Mogu ja to predložiti kroz izmjene i dopune zakona, ali sam svjestan da neće proći jer Zakon o porezu nije ova Vlada, vaša Vlada nije prihvatila taj amandman. To je prvo što se mora napraviti. Znači na dostavu vode, na usluge treba ukinuti PDV-e to je minimum od onoga što narod očekuje. Evo, ja bih još na kraju zamolio uvaženo ministarstvo da zaštite našu Dalmatinsku zagoru i sva područja gdje je čista voda od pustih centara za gospodarenje otpadom i da se očuva taj resurs i da vi štitite vodu, a ne da moraju ljudi, građani štititi od Ministarstva okoliša. Zahvaljujem kolegi Bulju. Završna riječ u ime predlagatelja državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike gospodin Mario Šiljeg. Izvolite. Posebno zahvaljujemo jer je iz provedene rasprave vidljivo kako je nužnost ove reforme jednoglasno prepoznata. One koje imaju puno stručno utemeljenje i prihvatiti. Kratko bih se samo na kraju osvrnuo na nekoliko konkretnih pitanja otvorenih tijekom današnje rasprave. Da ne ostane dovoljno nedovoljno jasno sva načela i opće odredbe zapisane u važećem Zakonu o vodama preuzete su odredbe Zakona o vodnim uslugama, a to su i djelatnost od općeg interesa, javna služba, pružanje po nediskriminirajućim i socijalno priuštivim uvjetima itd. Ništa nije izostavljeno. Dosta se govorilo o tvrdom kriteriju od 2 milijuna kubika isporučene vode za uspostavu uslužnog područja. Još jednom vas molim da … činjenicu da 4/

Postoji još i tehno-ekonomski kriterij i jedinstvo sustava koji glasi na uslužnom području se integriraju svi sustavi i oni javne vodoopskrbe i oni javne odvodnje te sve aglomeracije, granice sustava i aglomeracija se ne mogu presjecati. Kriteriji priuštivosti od najviše 3% neto raspoloživog dohotka nije upisano u Zakon jer je riječ o planskoj veličini. Ali molimo da razumijete da bez tog kriterija ne može biti odobren niti jedan EU projekat. Samostalni opstanak isporučitelja koji to ne postižu nije prihvatljiva opcija. Propisivanje dodatnih kriterija kao što su uspješnost u smanjenju gubitaka postizanja kvalitete vode u povlačenju EU sredstava u geografskom položaju itd. vodilo bi selektivno integracije. Vrlo dobri bi se objedinile sa vrlo dobrim, a dobri sa dobrima, a ostali bi loši isporučitelji kao neželjena djeca. Posebno jamčimo da Uredba o uslužnim područjima o kojoj je danas dosta bilo riječi, znači o granicama u uslužnim područjima neće biti donesena netransparentno. Ova uredba se donosi nakon savjetovanja sa jedinicama lokalne i područne samouprave i javnim isporučiteljima vodnih usluga. U toj javnoj raspravi sudionici savjetovanja imati će priliku samostalno iznijeti vlastito obrazloženje za svoje prijedloge uslužnih područja, integracije isporučitelja vodnih usluga koji moraju biti utemeljeni na kriterijima iz članka 7. Prijedloga zakona o vodnim uslugama. Dakle, saborski zastupnici, uvaženi saborski zastupnici ovaj Zakon i odnosno paket zakona ne nudi samo reformu radi reforme. Ovaj paket zakona je reakcija ove Vlade i struke na izazove koje je donijela provedba EU diktiranih projekata i razdoblje nakon izvođenja tih projekata kao i na identificirane probleme koji kronično muče sektor vodnih usluga u Hrvatskoj. Svjesni smo da je dosadašnji organizacijski okvir fragmentiranih isporučitelja vodnih usluga iscrpio svoje mogućnosti i dosegao svoje limite.

Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku. Izvolite. Članak 9. stavak 2. on prilično restriktivno određuje veličinu vodnog dobra od 400 do 450 metara kvadratnih izvorišta, ilustracije radi to je 21 x 21 metar. Dakle, tu bi trebalo biti malo fleksibilno. Drugo, članak 33. tko je upravitelj akumulacije. Dakle, nedostaje vam tu precizna definicija. Članak 98. nejasni su koji se uvjeti moraju ispuniti da bi se stekao status javnoga zdenca. Dakle, to. I članak 161. kažete da vodnopravne uvjete nije moguće uvijek izdavati temeljem idejnog projekta. Možda bi trebalo staviti dokumentacija za ishođenje vodnopravnih uvjeta, da se ne navodi idejno rješenje lokacijska dozvola, već samo dokumentacija za ishođenje vodopravnih uvjeta. Zahvaljujem. Uvaženi tajniče, uslužna područja, naveli ste kriterij 2 milijuna kubika vode kao može biti jel' Ne mora. Što znači da ovim zakonom nije baš precizirano točno koja su to uslužna područja niti ih ima navedena.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju. Zaključujem raspravu, zahvaljujem državnom tajniku gospodinu Mariju Šiljegu, pomoćnici ministra Elizabeti Kos i podpredsjedniku Vijeća za vodne usluge gospodinu Vladimiru Šimiću, predstavnicima predlagatelja. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Poštovani kolega Bulj, s ovim smo iscrpili sve točke dnevnog reda za današnji dan. Sutra nastavljamo s radom u 9,30 sati sa Prijedlogom Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, prvo čitanje, P.Z. broj 610.